Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře Zde jsme také v situaci, že jsme se tímto bodem zabývali ve středu 5. června, proběhlo první kolo tajné volby. A já bych nyní poprosil pana předsedu volební komise, aby zopakoval kandidáty, kteří postupují do druhého kola.

Zvoleným členům, pokud budou zvoleni, započne jejich pětileté funkční období dnem volby. Rozprava v tomto bodu je ukončena, ale nyní tady máme informaci, že je zájem o rozpravu. Já se obávám, že to není možné. Nicméně mohu dát slovo těm, kteří mají přednostní právo. S přednostním právem je přihlášen pan předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala a místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Pikal. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedající za slovo.

Proto mi ještě jednou dovolte, kde jsme se řádně na to připravili, abych mohl obhájit našeho kandidáta Michala Semína, který si, myslím, po tom, co si zažil určitě od různých politických aktivistů, tuto satisfakci zaslouží, byť jsem si vědom toho, že už to určitě neuslyší tolik lidí, jako když to bylo v přímém přenosu v České televizi a podobně.